Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu zrychlenou proceduru. Předložený legislativní návrh, který teď leží před vámi, reaguje na situaci vyvolanou pandemií COVID19 a upravuje pravidla pro vzdělávání na vysokých školách v případě vyhlášení krizového nebo mimořádného opatření, které by omezilo osobní přítomnost studentů. Jeho hlavním cílem je tak zajistit, aby byla výuka omezena v co nejmenším rozsahu a aby tak vysoké školy mohly i za mimořádných situací vykonávat svoji hlavní funkci.

To znamená, stojím před vámi, abychom systémově ukotvili do vysokoškolského zákona ta opatření, která jsme si mohli nárazově bohužel vyzkoušet v jarním období, a pokračujeme v tom i v té další sezóně, v dalším semestru. Návrh upravuje stávající znění zákona o vysokých školách tak, aby vysoké školy mohly za určitých podmínek, o kterých jsem hovořil, využít pravidla odlišná, která se odlišují od stávající právní úpravy. Jde tedy o situaci vyhlášení krizového opatření podle krizového zákona nebo nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona.

Děkuji předem za jeho projednání a samozřejmě vás žádám o podporu předloženého návrhu, který jak Česká konference rektorů, tak Rada vysokých škol považuje za nekonfliktní a podporuje ho ve znění, které před vámi teď v tuto chvíli leží.